Spousta otázek zvládnutí krize ale je, že jedni občané dluží druhým občanům, jedni dluží někde na nájemném, někomu se to odkládá, a nakonec to všichni zaplatí. A pan premiér bude moci říct, my jsme to celé zvládli. A tímto způsobem, kde se skutečně hovoří o tom, že budou mít ministerstva nějaké dotační tituly, kterými vrátí prakticky obci peníze, které tímto návrhem berou, bude moci zaznít co? Budou moci vystupovat ministři a říkat: vymysleli jsme skvělý program na výstavbu. Já jsem teď schvaloval nějaké výsledky z Ministerstva pro místní rozvoj na výboru pro veřejnou správu a byli tam zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a bavili jsme se, kolik těch smluv na tu výstavbu bylo uzavřeno v minulém roce. V čem je problém, proč to ty obce nemohou zpracovat?

A druhá věc, a omluvte mě, navážu možná i na nějaké předřečníky. Já jsem v životě nevěřil, že se jako relativně ještě mladý člověk, který má rád legraci a který není žádný suchar, budu ze své pozice snažit dovychovat trochu pana premiéra České republiky, v tuto chvíli tedy pana premiéra Babiše. Já zvládnu, když je někdo dobrý řečník a má dobrou formu. Anebo není dobrý řečník, ale ta jeho řeč má nějaký obsah. Jedno nás pobaví, druhé nás poučí.

Já říkám ten obsah, dobře. Jednak to jsou tedy peníze daňových poplatníků. I peníze na krajích, i peníze v obcích. To vydělali občané a firmy v České republice. Prosím vás, pane premiére, chovejte se v té Poslanecké sněmovně i když tady nechcete vystupovat alespoň slušně, zachovejte tu formu.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo.

A já bych také na tu demagogii, která tady zazněla z úst pana premiéra, chtěla reagovat i samotnou výzvou, společnou výzvou vládě, kterou jste určitě obdržel, pane premiére, kde spolu s vámi tady citovaným primátorem Prahy panem Hřibem je tam připodepsán i hejtman za hnutí ANO.

Myslím, že si to nezaslouží nejenom zastupitelé obcí, starostové, všichni ti, kteří se věnují komunální politice, ale zejména si to nezaslouží občané všech obcí a krajů, na které tady to, co tady předvádíte, dopadne zejména. A ti živnostníci a firmy, kteří by díky těm investicím získali práci, ji nezískají. Jednoduše, prostě takhle to bude, takhle to dopadne.

A ne že tady budete předvádět tuto neskutečnou aroganci. Prosím máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vy jste nám nejdříve vzkázal, pane premiére, že my jsme těmi profesionálními řečníky. No, vy jste prokázal, že profesionálním řečníkem určitě nejste. Ale ukázal jste nám a to nám prokazujete už delší dobu že jste profesionálním demagogem, pravděpodobně s panem Prchalem na mobilním telefonu, a to se vám daří opravdu dobře. Vy tomu vůbec nerozumíte. Anebo to předstíráte, že tomu nerozumíte.

Já jsem bývalý kantor a bývalý starosta, tak to zkusím hodně názorně a didakticky. Jsou dvě hromádky. Jedna ta hromádka jsou sdílené daně, ty příjmy, které nám náleží ze zákona. Z té hromádky my si investujeme v těch městech protože máme samosprávu to, co zinvestovat chceme, to, co jsme slíbili našim voličům, na co jsme v našich programech vyhráli volby. A to jsou ty peníze, na které vy nám chcete sáhnout. A potom je druhá hromádka, to jsou dotace. Administrativně nesmírně náročné, malé obce to skoro nezvládají. A ta druhá hromádka je mnohem složitější pro čerpání peněz a v té druhé hromádce vy nám jako vláda řeknete, na co ty peníze máme určit. A už nám neumožníte, abychom si jako v případě té první hromádečky čerpali a investovali ty peníze do toho, co my uznáme za vhodné. Já už nevím, jestli to lze vysvětlit jednodušeji. Jestli se vás vaši spolustraníci tak bojí, tak se zeptejte jmenovaného hejtmana Šimka nebo starostů, co tady sedí, nebo hejtmanů, kterých máte dost.

Saháte nám na peníze a budete tím vytvářet mnohem větší nerovnosti ve společnosti, než jaké byly doposud. Zastavíte tím lokální investice, zastavíte tím peníze pro lokální živnostníky, zastavíte tím projekty, které mají vydané stavební povolení. Tady se bavíme o tom, že chceme mít jako města, obce a kraje v České republice peníze, které nám podle zákona přináleží a kdy my se svobodně rozhodneme, kam je budeme investovat, aniž vy byste nám řekli: budete je dávat sem, sem, sem, anebo sem. To je totiž princip administrativně složitých dotací.

Už administrace těch evropských dotací jim bere valnou většinu jejich pracovního času. A vy jim přidáte další dotace. Propánajána, nechte jim peníze, které jim náleží podle rozpočtového určení daní, oni si s tím poradí, je to jednodušší, a nedávejte jim nějaké nové dotační tituly. Ale věcně to nestálo za nic. Já budu velice stručný.

Prosím vás, já jsem si vzal slovo jenom proto, že jsem chtěl reagovat na vystoupení pana kolegy Bartoše.